Jsem přesvědčen, že projednání tohoto bodu je skutečně důležité, abychom dokázali napravit určité křivdy z minulosti spáchané na ženách.

Děkuji.

No, ještě chviličku...

Máte slovo. Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo.

Jedná se o novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, což je ta novela na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, která byla Sněmovnou projednána v prvním čtení a následně byla projednána i garančním výborem pro sociální politiku, dále také výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Tento návrh čeká již několik měsíců na další projednání ve druhém čtení. Byl k němu zpracován komplexní pozměňovací návrh, nad kterým panuje poměrně široká politická shoda. Tento návrh představuje konkrétní řešení závažných problémů v systému sociální pomoci v hmotné nouzi a považuji za velmi důležité, aby tento návrh byl v rámci Poslanecké sněmovny projednán co možná nejdříve.

A vás prosím o jeho podporu. Děkuji. Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

A abych uvedl ten důvod.

Na jednu stranu je překvapivé, byť nemile, že vláda v těchto otázkách stále nemá úplně jasno.

Já bych skutečně nerad, aby zde pak pan ministr Havlíček opět opakoval, že to tu někdo blokuje nebo obstruuje, nicméně tyto otázky je skutečně třeba vyjasnit ještě před tím třetím čtením. Proto by k hlasování ve třetím čtení mělo dojít až po schůzce předsedy vlády s předsedy politických stran, jak bylo avizováno. Jinak mám obavy, že se zde v ten pátek rozjede možná až zbytečně dlouhá diskuse.

Velmi dobře víte, že na dnešní blok máme schválené nějaké jednání o bodech i po 19. a 21. hodině, jsou zde další body, a připadá mi, že návrh paní předsedkyně Pekarové je trošku alibistický.

Takže prosím, návrh je, abychom se tímto bodem zabývali tedy ve čtvrtek po skončení ústních interpelací.

A paní kolegyně, jedna věc.

Chápu ty jiné důvody, které sdělujete, ale to, že nehlasuji, neznamená, že nepracuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Navíc se tam ještě chystá jednání pana premiéra v lednu.